Pan kolega Martin Novotný s faktickou poznámkou a poté poslední faktická poznámka tak předposlední, pana poslance Bendla a potom pana poslance Černocha. Prosím, pane poslanče, máte slovo.